Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

A jenom úplně závěrem chci zdůraznit, já si velice vážím parlamentní demokracie, chápu, že k ní obstrukce patří, ale je mi fakt líto, že kvůli takovémuto rozsahu, k jakému se uchýlily ty dvě dnes opoziční strany, opravdu ti zaměstnanci jsou už mnozí úplně na hraně. Mně to prostě přijde, že už to překračuje všechny meze! Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A teď k tomu vašemu grafu. Pokud to nestihnu, přihlásím se znovu.

A já už jsem si požádala o zdůvodnění, které doufám, že od ministra dostanu.

Ale my jsme vám dali návrh.

Takže to se nestalo, tak se potom nedivte! Děkuji.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych si dovolila zareagovat na slova pana místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí pana Jurečky a chtěla bych se ho zeptat, když tady tedy tak plamenně hovořil a opět znovu si bral do úst pana Andreje Babiše, kde byl po celou dobu jeho projevu?

Moc dobře věděl, že jsem ho dole potkala při obědě, takže nebyl tady prakticky po celou dobu a teď tady v tuto chvíli něco kritizuje.

Musíte pochopit, že my tady hájíme zájmy těch lidí, bohužel vy jdete úplně opačnou cestou! Děkuji vám. Děkuji i za dodržení času. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych také prostřednictvím vás, pane předsedající, chtěla vystoupit tady k panu ministru práce a sociálních věcí Jurečkovi.

Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Karel Havlíček, připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová.

Ale víme, že příspěvek na bydlení se týká přibližně 5 % domácností. Jestliže žije ten důchodce sám, tak je také domácnost.

Tady je ten problém.

Těžko říct. Já vám také děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Zuzana Ožanová a připraví se pan poslanec Martin Kukla.

Kdyby poslouchala, tak to byly naše projevy, které pan předseda četl. To byly naše projevy.